Potom se tady nebudeme bavit o tom, jestli máme málo nebo mnoho.

A vy nás tady posouváte do toho, že vlastně za dva roky v covidu, kdy jsme vládli v menšinové vládě, jsme měli připravit důchodovou reformu, protože dva roky se potom zachraňoval covid. A můžete tady zesměšňovat pana předsedu, jeho výroky, ale výsledek je ten, že vám nevěří tři čtvrtiny obyvatel.

Děkuji, pane místopředsedo. Tudíž mám víc času na to se tady pobavit o té konzistentnosti.

Pan ministr lákal, aby lidé šli do předčasného důchodu, že se jim to vyplatí, a teď vlastně ty samé lidi, kteří by šli do předčasného důchodu, tím návrhem trestá. Zase, kde je ta konzistentnost? Já to mám připravené pro ten další bod, ale pro tuto chvíli, když už se tady tedy cituje, tak já cituji pozměňovací návrhy Mariana Jurečky, který naopak ty kompenzace zvyšoval, prodlužoval a dělal to pro více osob.